Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci... Já bych poprosila o klid v sále, a pokud si potřebujete řešit některé otázky, abyste takto učinili v předsálí. Děkuji vám. Když jsem se připravovala na dnešní jednání, tak jsem se snažila programové prohlášení vlády číst opravdu s otevřenou myslí, věnovala jsem mu mimořádnou pečlivost a samozřejmě i značný kus času. Stejně tak jsem přistupovala k nedávno zveřejněné koaliční smlouvě a před volbami i k programům jednotlivých stran. To, jakým směrem hodlá naši zemi vést nová vláda, je pro mě důležité nejen jako matku, babičku, ale také jako političku, která se v předvolebních kláních nesčetněkrát střetávala v diskusích s představiteli vládní koalice.

Jenže ani to se nestalo. Koaliční smlouva, jak víme, o žádných konkrétních úsporách nehovoří. Naopak přichází s nápady, které znamenají každoroční sekeru nejméně 70 miliard korun navíc. Třetím a zatím největším zklamáním, dalo by se říci skoro výsměchem, je právě programové prohlášení vlády.